Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl zareagovat na vystoupení pana zpravodaje.

Takže já nemám nic proti těm legislativně technickým. Já jsem ani nezjišťoval, jestli je nějaká vůle v Senátu to vracet či opravovat, to skutečně nevím. Nicméně ten dnešní návrh je logický, protože jinak bychom museli zhruba měsíc počkat a to nenavrhuji.

Jenom upozornění.

Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, pane premiére, páni ministři, dámy a pánové, máme před sebou zákon, který je určité novum. Již při projednávání zákona o státní službě jsme upozorňovali na určité problémy s tím spojené, ty diskuse tady nebudu opakovat, proběhly a byly dostatečně medializovány. Tento zákon reaguje na specifika zahraniční služby. Všichni se je uvědomujeme, byť při projednávání služebního zákona jsme na ně nedbali. Dopředu říkám, že tento zákon vnímám jako velice potřebný zákon, protože specifika spojená se zahraniční službou jsou velice velká. Diskuse se samozřejmě v této věci rozvíjí nad pravomocemi, které z tohoto zákona vyplývají ať už ministrovi, který momentálně vede zahraniční oblast, popřípadě prezidentu republiky. Chci zde zmínit, že naše Ústava zcela jasně dává určité pravomoci v oblasti zahraniční služby prezidentu republiky. Je zde dle mého názoru v návrzích na změny v tomto zákoně určitá snaha zkusit se trošku s panem prezidentem a českou Ústavou popřetahovat o sílu možností v rámci jmenování diplomatů v diplomatické službě. Chtěl bych se toho vyvarovat. A to třeba pramení z toho slova nedělitelnost, které tady zaznělo. Přiznám se, ten zákon musí reflektovat Ústavu.

Děkuji. Chtěl bych vás, ctěné kolegyně a kolegové upozornit na to, že tím, že tento zákon je nový, je to kompilát více zákonů doposud platných, který je řekněme spojen do jednoho právního předpisu, umožňuje zahraniční službě, potažmo diplomatům v zahraničních misích se lépe orientovat, lépe své pozice obhajovat a lépe se na tuto službu připravit. Zazněly tady debaty k personální radě, zda rada, nebo grémium.

Vysvětloval jsem svůj filozofický pohled na tu věc v rámci jeho zodpovědnosti vůči svým podřízeným, že by si měl nechat možnost odstupu, aby i ten oponentní vůči tomu rozhodování i ten odvolací orgán, aby byla zvolena určitá varianta. Chci se zde ještě jednou vrátit k tomu zákonu, k návrhu, který tady v pozměňovacích návrzích zmíněn nebyl, a to je podstatné zvýšení sociálních jistot zaměstnanců. Je to věc, která doposud zmiňována nebyla, ale v tomto zákoně je to velice podstatná část a velice ji kvituji a vítám. Ano, je v tom zákoně upozorněno, že bude vyžadovat zvýšené finanční náklady, ale myslím si, že tyto náklady nejsou enormní a jistě přispějí k zvýšení sociálního standardu zaměstnanců. Chci říci nejenom diplomatů, jak vnímáme zahraniční službu, ale opravdu řadových zaměstnanců zastupitelských úřadů v různých pozicích. Z tohoto titulu tento návrh podpoříme a budeme hlasovat pro. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Luzarovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, jenom opravdu s faktickou poznámkou.

Děkuji. Posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se vyjádřil do třetice asi všeho nejlepšího k zahraniční službě. My jsme tady před rokem schvalovali pro ně výjimku z věku sedmdesáti let, jak říká služební zákon. Protože zahraniční služba je služba státu, z logiky věci tedy spadá pod služební zákon a tam je napsaný věk, že je to sedmdesát let. Tím pádem i ze zahraniční služby. Zajímá mě, jak dlouho ještě budou na těch svých postech. Jak dlouho tam ještě budou? Budou tam do doby, než začne platit zákon o zahraniční službě, který tady nyní projednáváme? Anebo ne? Nebo se na ně bude vztahovat ten starý, kde jsme jim udělali tu výjimku, že tam budou moct být třeba, já nevím, do osmdesát let nebo do devadesáti? Nemám ponětí.

Já si třeba vážím některých velvyslankyň a velvyslanců, kteří jsou v tomto pokročilém věku a stále mají co říct a stále jsou fundovaní. Já tomu rozumím. Bez výjimky.

Já jsem říkal, že to je špatně, že zase tvoříme výjimku z výjimky pro další výjimku a to je špatně. Já zde připomenu ještě kompetenční zákon, který jasně vyděluje jednotlivá ministerstva a vyděluje další ústřední orgány státní správy. Tak mi přijde, že tímto zákonem o zahraniční službě Ministerstvo zahraničních věci nechce patřit do kompetenčního zákona, protože si vytvořilo svůj vlastní zákon o zahraniční službě. V tom případě už to vidím tak, že příští volební období přijde nějaké jiné ministerstvo, které si vytvoří svůj vlastní zákon. Bude to třeba zákon o Ministerstvu pro místní rozvoj nebo zákon o Ministerstvu vnitra. V tom případě pak můžeme kompetenční zákon zahodit a úplně zrušit a v tom případě si všechna ministerstva vytvoří své zákony.